Šestý pozměňovací návrh Senátu souvisí se čtvrtým a pátým a navrhuje zrušit nadbytečný bod 13 a samozřejmě následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat.

Závěrem mi dovolte, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyslovit přesvědčení, že Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu posoudí jako prospěšné a předložený návrh zákona schválí ve znění těchto návrhů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu senátorovi a ptám se, ještě než otevřu rozpravu, zda má zájem se vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor. Pan poslanec Onderka nemá zájem. Nebo zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Kovářová? Také nemá zájem. Takže otevírám rozpravu.

Prosím, máte slovo.

Tečka. Dále vám řeknu osobní zkušenost od nás z vesnice.

Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se prosím někdo z místa? Hlásí. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Já jenom technicky chci říct, že Senát opravil chyby, které v tomhle tom zákoně jsou.

Děkuji. Je ještě nějaká přihláška do diskuse? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem? Nemá zájem. Pan senátor? Také nemá zájem.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy potřebujeme k usnesení souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.